A ještě mi chyběl ten kůl v plotě a zpochybňování spousty umělců a dalších a dalších lidí. Ale to spiknutí, ty nesmysly, ty věci, které zdánlivě vypadají, že jsou propojené, a vůbec propojené nejsou, to všechno v projevu pana ministra Andreje Babiše bylo. Možná to byla taktika, jak odvést pozornost od té skutečné podstaty této kauzy. Ale pokud to taková taktika byla, tak si myslím, že hrubě podceňujete, pane ministře, veřejnost a minimálně podceňujete poslankyně a poslance v této Poslanecké sněmovně, protože my na něco takového neskočíme. Ale pojďme kousek dál. Pojďme kousek od osoby ministra financí Andreje Babiše, od kterého jsme se věrohodného vysvětlení nedočkali, a možná to mnozí z nás ani nečekali, a pojďme k jeho nadřízenému. Já musím konstatovat, že pokud Andrej Babiš se s tou kauzou věrohodným způsobem nevyrovnal a pokud to neučiní v nejbližší době, tak je na čase, aby tu situaci řešil jeho nadřízený, totiž předseda vlády. A znovu bych si tady dovolil, dneska to dělám často, ale některé výroky pana předsedy vlády z minulosti jsou opravdu pozoruhodné, znovu bych si tady dovolil citovat Bohuslava Sobotku.